Takže oni mají tu možnost, my ji nabízíme a v této chvíli jakkoliv se jim samozřejmě nezamlouvá to, co se tam děje, tak to nevede k tomu, že by masově, nebo že by vůbec viděli jediné řešení v tom, že se sem vrátí. To je podle mě rámec situace a byl bych rád, kdyby to bylo respektováno, protože nikdo v této chvíli nemá více informací a nemá podle mě v tomhle dokonalejší představu než my a nikdo nám nemůže odnikud z ciziny říkat, jak si tam Češi žijí. To víme my nejlépe. Na tom prostě stojím. Další věc, kterou bych řekl.